A já opravdu žádám i hnutí ANO a poslance, abychom dali prostor tomuto bodu.

Buď se tam peníze rozkrádají, anebo oni nezvládají ministerstvo. Je to jedno, nebo druhý. Není to jinak možné.

A ještě by byla vyvozena hmotná odpovědnost.

Já vím, že máte nějakou koaliční smlouvu, ale to je už opravdu neúnosné, kdy na opakovaná zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tady nikdo nereaguje, to přece není možné.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo, že jste poděkoval za pozornost. Pan místopředseda vás překřičel, ale není úkolem vystupujícího, aby vás překřičel. Byl bych rád, kdybyste ty ostatní vyslechli.

Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za prostor. Já se na vás obracím s prosbou jménem volební komise. Je to bod číslo 251 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. A vysvětlím, proč to je. Mě o to dnes poprosila paní ředitelka fondu. Ten fond v tomto týdnu zasedá, zasedá celý týden. Takže prosili kolegy z volební komise jsem o tom informoval na posledním zasedání abychom tento bod odložili, teď vyřadili a přesunuli na říjnovou schůzi. Takže prosím o vyřazení bodu Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie z pořadu této schůze. Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak, jak už jsem avizoval na grémiu, my považujeme za velmi problematický stav, kdy máme systémovou vadu v systému státního zastupitelství, kdy nejvyšší státní zástupce je odvolatelný vládou bez udání důvodu. Tato systematická vada se v současné době změnila na akutní případ, kdy nejvyšší státní zástupce současně, řekněme, přezkoumává nějaký živý případ a současně může být tedy odvolán vládou bez udání důvodu.

Jde o oba návrhy, které se týkají státního zastupitelství. Myslím si, že by se měly projednat společně, a vláda dosud nepředložila vládní návrh zákona, který by upravoval státní zastupitelství, a tak byl v podstatě i porušen ten příslib ze strany ministryně Benešové, že ta problematika se bude projednávat v červnu tohoto roku. Takže já bych chtěl navrhnout, aby tyto dva body programu schůze byly zařazeny na pátek po třetích čteních.

A to je věc, která se samozřejmě může zneužívat i k vyvíjení tlaku na jeho pozici, nebo tak bude zkrátka implicitně. Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, jak již bylo avizováno na grémiu, rád bych požádal o předřazení sněmovního tisku 506, bod číslo 163, školský zákon, na středu po již pevně zařazených bodech. Jedná se o zákon, který řeší maturity, a z mého pohledu je nutné ho co nejdříve projednat, aby studenti věděli, z jakých maturitních předmětů budou maturovat.

Děkuji. Další k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Petr Bendl.

Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout nový bod jednání Poslanecké sněmovny.